Tito zemědělci budou potřebovat akutní pomoc.

Všichni víme, že poslední dobou dosahuje např. cena másla poměrně dříve netušených vysokých hodnot, hovoří se až o sedmdesáti korunách za kostku másla.

Představuji si to tak, že bychom aniž bych chtěl zasahovat do průběhu třetích čtení tento bod zařadili jako první bod zítra po polední přestávce. V případě, že se tomu nebude možné věnovat v této době, např. pro nepřítomnost ministra, premiéra nebo ministra zemědělství, tak bych rád, abychom to projednali nejpozději v pátek jako první bod pátečního programu. Stačí říci, pane premiére, pane ministře zemědělství, pane ministře životního prostředí, pane ministře financí, že vláda České republiky bez jakékoli závislosti na blížícím se období předvolební kampaně ona ta vláda bude fungovat až do doby ustavení nové vlády je připravena zemědělcům pomoci, a jak konkrétně. Nikoli pouze hraběcími radami o tom, co do budoucna, to je jiná kapitola, o tom také je třeba mluvit, ale o tom, jakým způsobem teď, zrovna, hned, pomůže v existenci ohroženým zemědělským podnikům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Informace vlády o připravovaných opatřeních... Informace vlády o připravovaných opatřeních na pomoc zemědělským podnikům stiženým letošním katastrofálním suchem. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající.

Jsme dnes svědky toho, že se tady neustále načítají nové a nové novely zákonů, které jsou z dílny vládní koalice, které tato vládní koalice nestihla projednat. Nicméně chci upozornit, že my před sebou máme více než 300 neprojednaných bodů. Nejsem samozřejmě pamětník, ale myslím si, že se moc nepletu, že to je číslo zdaleka největší. Mohu říci, pokud jsem se díval do minulosti, tak snad se nestalo nikdy, aby tak dramaticky byly pošlapány návrhy opozičních poslanců, kterým je jednoznačně upíráno právo projednat zákony, které sami navrhují. To, že ty zákony neprojdou, to, že ty zákony budou zamítnuty, anebo budou nějakým způsobem dále nepropuštěny k projednávání, to je samozřejmě možné, to je jednoznačné rozhodnutí většiny v parlamentu. Ale to, že se vůbec nedostanou na program projednávání Poslanecké sněmovny, to považuji skutečně za tragédii a neschopnost vládní koalice ANO, ČSSD a KDUČSL. Mezi těmito zákony, o kterých tady hovořím, je celá řada zákonů, ke kterým se kupodivu dnes celá řada poslanců, a to i z vládní koalice, oklikou vrací.

Chci říci, že tady je na stole už téměř dva roky novela zákona o elektronické evidenci tržeb z dílny poslaneckého klubu TOP 09, která navrhuje, aby od elektronické evidence tržeb byli oproštěni neplátci DPH.

A samozřejmě nejde cestou těch jednotlivých výjimek, jak je navrhuje pan poslanec Babiš anebo různí další poslanci.

Za to jsou jednoznačně odpovědní. Ale je tady celá řada dalších zákonů, o kterých jsme vůbec neměli možnost na půdě Poslanecké sněmovny mluvit, jednat a projednávat je. Třeba bych tady zmínil zákon o jednotném kontrolním místě, kde chceme ulevit živnostníkům, chceme živnostníkům umožnit, tu administrativní zátěž, která na ně padá, z nich sejmout a chceme ujednotit systém kontrol, který dnes, tuším, z více než dvaceti různých míst přichází na jednotlivé živnostníky. Týká se to samozřejmě těch živnostníků malých, to znamená živnostníků, kteří mají do deseti zaměstnanců. Takže by tam chodila kontrola pouze jedna, a to z živnostenského zákona. A celá řada dalších a dalších novel padá na vrub vládní koalice, že nebyly vůbec zařazeny na program jednání.

Já vás žádám, kolegyně a kolegové v Poslanecké sněmovně, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, jaký návrh pan předseda podá.

Hrdinně, musím uznat. Nicméně byl jediný, který tady byl přítomen. Je to opět fiasko vládní koalice.

Děkuji za slovo.